Ale chtěl jsem říct... ne, ne. Jenom jsem chtěl ubezpečit, že jsem tak teď jsem možná překročil polovinu svého projevu, takže času je. Protože vy jste, pane ministře, právě tady argumentoval nějakým úplně scestným argumentem toho poměru mzda versus důchod.

Například Finsko.

Zase můžete argumentovat, že jsou tam vyšší daně.

Takže tady vidíte třeba Itálii a Finsko, jaké jsou tam poměry.

Vy dáváte ty špatné příklady, kam se chcete blížit.

Nesouhlasila.

Takže to je tady, nějaké závěry, už jako politické závěry. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které se řízení před Ústavním soudem účastnilo, správně zdůraznilo rozdíl mezi sociálním a soukromým pojištěním. Sociální pojištění je založeno zákonem, zatímco smluvní pojištění vzniká na smluvním principu.

Pro Fialovu vládu je prioritou Ukrajina a české občany jste hodili přes palubu.

A nejzajímavější je, že před volbami o tom mluvili někteří z vás, a najednou po volbách skutek utek.

Takže tím, že Ústavní soud posuzoval, zda poměr mezi výší příjmů, pojistného na důchodové pojištění a výši důchodu za stávající právní úpravy naplňuje ústavní požadavek přiměřenosti hmotného zabezpečení ve stáří, vkročil na teritorium sociální politiky, o níž rozhodovat přísluší toliko zákonodárci.

Individuálně.